Dále tedy kromě toho snižování soudních poplatků se navrhuje opačným směrem navýšení soudního poplatku za podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu.

Takže řízení o vydání elektronického platebního rozkazu ve dvou třetinách případů končí převedením do agendy C a soud tak pokračuje v řízení.

Proto také resort spravedlnosti navrhuje, aby výjimka pro návrh na vydání elektronického platebního rozkazu spočívající ve sníženém soudním poplatku byla zrušena. Toto je ten hlavní důvod. Za další.

Ministerstvo spravedlnosti tímto současně vyhovělo požadavkům veřejného ochránce práv, které vznesl ve své souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv z roku 2012.

Takže asi budu muset začít ty, kteří ruší, vyvolávat.

A pokud teď nebudeme sledovat diskusi, tak by mohlo dojít k nejasnostem. Pokud jde ještě o změnu zákona o soudních poplatcích, navrhujeme zpoplatnění zápisu obchodní firmy řádně založené obchodní korporace učiněný před zápisem obchodní korporace do veřejného rejstříku poplatkem ve výši tisíc korun.

Zakladatelé obchodní korporace tak mohou na vymezený čas zajistit ochranu jimi zvoleného názvu. To byl ten hlavní důvod vytvořit určitý časový polštář, v rámci kterého by se toto mohlo realizovat. A my navrhujeme, aby návrh na tzv. předregistraci byl zpoplatněn, ale jenom ve výši tisíc korun.

Druhá novela se týká změny občanského soudního řádu. S ohledem na praxi, která v současné době ukazuje, že některé původně zamýšlené záměry v kompetenci soudu se neukázaly v praxi jako dobré, se navrhuje změna věcné příslušnosti v řízeních o příspěvcích členů společenství na správu domu a pozemku a ve sporech o zálohách na úhradu za služby a způsob rozpočtování cen služeb.

Podle účinné platné právní úpravy, kterou zavedl nový občanský zákoník 1. ledna 2014, tuto kompetenci, pravomoc, mají nyní krajské soudy. Takže ze všech těchto důvodů tedy návrh nyní jasně stanovuje, že k rozhodování v těch výše uvedených řízeních o příspěvky členů společenství, které jsou podobné sporům nájemnému, by měly opět rozhodovat příslušné okresní soudy. Navrhovaná úprava tak jasně stanovuje věcnou příslušnost a nezatěžuje ani další nadřízené stupně, čili vrchní soudy, aby rozhodovaly případné kompetenční spory. Další novela se týká zákona o zvláštních řízeních soudních.

Za další. Mění se místní příslušnost soudu v řízení o soudním prodeji zástavy. To je další novelizační bod zákona o zvláštních řízeních soudních.

Proto navrhujeme, aby místně příslušným soudem byl obecný

A v případě nemovité věci aby to byl příslušný soud, v jehož obvodu se daná nemovitost, nemovitostní zástava, nachází. Čili je to naprosto logické, standardní a má to i určitou tradici.